A poslední poznámka je k tomu souboji o dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Musím říct, že tady máme velké pochybnosti. Nemáme žádnou pochybnost o tom, že Česká národní banka má být orgán dozoru, licencovat, kontrolovat dodržování licence, kontrolovat dodržování zákona. A nemyslím si, že je šťastný nápad, aby Česká národní banka kontrolovala nelegály. Já vím, že to v některých zemích je, ale zkuste vy, kteří to podporujete, zkuste nám říct a modelovat, jak to Česká národní banka bude dělat u těch nelegálů.

Nemyslím si, že máme zatěžovat Českou národní banku dalšími a dalšími povinnostmi a přenášet odpovědnost, kterou podle mne mají orgány činné v trestním řízení, na Českou národní banku. Protože potom automatická odpověď policie může být... Ta to podle zákona má dělat, my tady musíme dělat něco jiného, musíme řešit jiné případy, a protože z České národní banky nic nepřišlo a oni mají zákonnou povinnost tohle dělat, tak proč my bychom se tím měli zabývat? Já to neříkám nijak konfrontačně. Soustředíme se na to, aby byl kvalitní dohled nad těmi legálními, aby posuzování žádostí o licencí nebylo jenom formální, ale skutečně tvrdě vyžadováno. To je naprosto namístě. Zase vypadá velmi dobře na první poslech. To je užitečné, to je smysluplné, to má nějaký význam.

To je třeba si říct.

A když přeženeme tu regulaci, tak se stane to, že mnoho z těch občanů se obrátí na ty, kteří nebudou kontrolováni ani podle zákona o bankách ani podle zákona o spotřebitelských úvěrech a padnou do šedého trhu, kde neplatí žádná pravidla a žádné regulace. Teď zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Černoch a potom pan poslanec Fiedler. Dobré dopoledne dámy a pánové. Já vám děkuji za slovo. Pan ministr zde mluvil o analýzách, které hovoří proti zastropování RPSN, na druhé straně v diskusi a debatě, která si myslím, že probíhala kolem této problematiky, tak zaznělo několikrát, že zastropování RPSN je zcela jasný a účinný nástroj, který tuto problematiku může vyřešit. Protože co se stane s trhem ve chvíli, kdy se zakážou pokuty? Ucpe se jedna díra a vědro bude mít jinou, kterou ta voda poteče dál, protože samozřejmě lichváři budou chtít své peníze nějakým způsobem vydělat. Opět zde opakuji, že z našeho pohledu je to jasné nastavení těch parametrů, funkční nastavení efektivní, které v zemích, kde je zavedeno, tak má funkčnost, efektivitu a země ho neruší. Takže opět bych velmi rád požádal a poprosil o vaše kladné stanovisko na náš pozměňovací návrh.

Děkuji za slovo. Zaznívají tady argumenty převážně rozumné podle mého názoru z obou stran. Jak ze strany zastánce daného názoru, třeba předkladatele, tak ze strany odpůrce.

Kolik už takových případů našla ta policie nebo živnostenské úřady? Jaká je realita? Ony to doposud mohly dělat a nedělají. Já ten váš argument chápu, on je logicky správný a já se s ním ztotožňuji, ale když tu otázku obrátím, tak ta odpověď je úplně stejná. Minimum. Nefunguje to. Ještě k tomu, co říkal v úvodním vystoupení pan ministr, to jsem zapomněl na to reagovat. Naprosto souhlasím, a souvisí to i s vystoupením kolegy Černocha.

Je třeba zacpat ty díry obě. Děkuji. Všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

On řekl, že jdou proti spotřebitelům. Naopak, vycházejí vstříc spotřebitelům.

Koneckonců s tím počítá i vládní návrh, který dává, že tak člověk zdarma, to znamená bez nějakého poplatku dalšího, může splatit jednu pětinu. Můj návrh je, aby mohl takto splatit jednu čtvrtinu. Samozřejmě motivace je zcela jednoduchá aby když má člověk mimořádné příjmy, a to nemusí být ani bohatý, a to tady ani nezaznělo od pana kolegy. Očekával jsem, že bude říkat, že to je jenom pro bohaté.

To, že se tady argumentuje neustále tím, že se zvedne úroková sazba. A za druhé, dneska je poměrně velká konkurence na trhu, na hypotečním trhu, takže já se nedomnívám, že to bude mít vliv do úrokových sazeb, a už vůbec ne do těch sjednaných. To je jedna věc. Druhá věc je splacení zcela té hypotéky.

Tak místo abychom zlepšili činnost těch, kteří to mají na starosti, aby postupovali lépe, tvrději, efektivněji, tak je toho zbavíme, té povinnosti, a dáme to někomu jinému, který s tím nemá žádné zkušenosti.